Tolik asi pro tuto chvíli. Děkuji za pozornost.

Paní zpravodajko, máte slovo.

Čili se stal vlastně součástí toho výsledku projednání v ústavněprávním výboru.

Ale nic se nemění na té celkové konstrukci, centralizaci, odměňování a dalších aspektech včetně vyvození odpovědnosti a možných přestupcích.

Až do podrobné, dobře. V tom případě nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím žádnou přihlášku z místa do obecné rozpravy.

Děkuji za slovo.

Není potřeba, abychom činili zodpovědným toho překladatele. Je to zbytečná administrativní povinnost. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Helena Válková se hlásí do podrobné rozpravy.

Děkuji. Ptám se, je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak. Žádný návrh na hlasování nebyl přednesen, mohu ukončit bod číslo 8 a projednávání tohoto tisku ve druhém čtení.